Proto jsem chtěla, abychom zařadili na schůzi hned po tomto bodu i právě návrh, který jsme před časem předložili s kolegy poslanci a poslankyněmi a který se zkrácených úvazků a odvodů za ně placených týká.

Nechápu to. Přijde mi to jako rozpor mezi slovy a činy a mrzí mě to. A pokud tedy něco by měla vláda samostatného svého, tak to ještě jsem ochotna pochopit a budu brát tedy ano, je tady snaha prosadit svůj vlastní návrh, ale nic takového tady od vlády nemáme, nic takového, ani nemám informaci, že by bylo třeba už ve vládě řešeno, a přesto se tady stále mluví o tom, že tedy takovéto řešení je také potřeba. Tak prosím pěkně, nalijme si čistého vína. Vy to ve skutečnosti nechcete a jenom to takto tvrdíte voličům.

Opravdu jsem se snažila být stručná, byť se to nezdá, ale chtěla bych apelovat na to, abychom nezůstali jenom u debaty ohledně peněz, abychom se bavili nad tím systémem jako celkem a abychom si kladli trošku vyšší cíle než jenom přidat a udělat pár kosmetických byť třeba jsou prospěšné změn a abychom se zamysleli nejenom nad automatickou valorizací, ale i právě tou délkou rodičovského příspěvku, rodičovské, kterou u nás máme, protože to má spoustu konsekvencí, o kterých všichni víme. Všichni, kteří se tomu dlouho věnujeme, to slýcháme od odborníků neustále. Dopady do zaměstnávání těchto lidí jsou opravdu velké a mělo by se s tím podle mého názoru začít, protože ta debata určitě nebude jednoduchá, toho jsme si všichni, kdo ji už zažíváme nějakou dobu, vědomi. Ale když nezačneme, tak se zase za chvíli přehoupneme do dalšího volebního období a budeme zase na začátku. Myslím si, že to si nikdo z těch zúčastněných, kterých se to týká, nezaslouží.

Děkuji paní poslankyni. První, pan poslanec Václav Votava se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 17 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan doktor Jaroslav Dvořák z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ta jedna věc, opakovaně zmíněná záležitost, že máme nejdelší rodičovskou dovolenou na světě a že je potřeba s tím něco dělat. Já jsem na to hrdý, že máme tak dlouhou rodičovskou dovolenou. A to přece není povinnost těch žen být čtyři roky na rodičovské dovolené. Ta výhoda spočívá právě v tom, že si každá žena může vybrat, jestli chce z porodnice jít rovnou do práce, anebo jestli chce být s těmi dětmi. Ne každý skutečně chce z porodnice rovnou do práce.

Pochopte to prosím.

Vy jste to pro jistotu nezvýšili ani o korunu.

Ne, naopak. My zvedáme příjmy jak seniorům, tak rodinám s dětmi. Děkuji za přesné dodržení času.

To je lež! Snížení to rozhodně nikdy nebylo.

A za nás to bylo víc. Tak to je jedna věc.

To není pravda. Ta volba má zůstat samozřejmě stále, ale já jenom říkám, že některé ty skupiny ani nemají tu možnost volby, to jenom připomenutí, abyste věděl, o čem se tady bavíme, a také že celková délka pak je opravdu bič na ty ženy . Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

A je potřeba se tím zabývat, protože nejsou to jenom čtyři roky, na které odcházejí ženy na mateřskou.

Je to pět let plus další mateřská, takže deset let. A v ten okamžik se dostáváme do toho stavu, že ty lidi absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován, a samozřejmě nějakým způsobem přejít k nějakým návykům.